Toto všechno se podařilo v posledních letech změnit. Nikoliv rychle, protože ten proces probíhal šest let, nikoliv utajeně, ale velmi transparentně a otevřeně. Snad žádný jiný zákon neprošel takovým veřejným a odborným posouzením. Změny, které přináší, se týkají pěti skupin subjektů: občana, úřadů, měst a obcí, investorů a státu. Co získá občan v každém případě? Jasná pravidla, protože úředníci budou muset pro povolování staveb používat jednotnou metodiku. Minimum razítek, zrušení přezkumu, omezený počet řízení, povolení stavby do 60 dnů, méně byrokracie a díky digitalizaci informaci, v jakém stavu se jeho žádost nachází. Proti zjednodušení, transparentnosti, proti jasným podmínkám pro všechny, jasným pravidlům, tedy proti tomu, po čem všichni volají.

To je zásadní moment v boji proti korupci v oblasti, která dosud kvetla, a stěžují si na to téměř všichni, jen s tím nic nedělali.

Navíc bez systémové změny ve struktuře se žádná digitalizace fakticky nikdy nestane. Snížení korupčního potenciálu bude zajištěno díky profesionalizaci úředníků stavebních úřadů, s čímž by šlo ruku v ruce zvýšení jejich platů a odstranění platových nesrovnalostí v důsledku rozpočtových změn. Snížení korupčního potenciálu nastane také díky eliminaci rizik podjatosti a koncentraci posouzení veškerých aspektů staveb a dopadů záměrů v rámci jediného rozhodnutí připravovaného kompetentním týmem odborně způsobilých úředníků. Měl bych k tomu ještě plno připomínek, nicméně jsem se rozhodl, že nebudu všechny uplatňovat, a obšťastním vás pouze tímto krátkým vystoupením. Děkuji, pane poslanče.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Vážená paní předsedající, paní ministryně, pane ministře, kolegyně, kolegové.

Mně to přišlo inspirativní i pro ostatní ministry a já pevně věřím, pevně věřím!, že ostatní ministři s námi také začnou komunikovat, třeba i více v oblasti digitalizace.

Jenom abych tedy začal.

A to je to, že už v tom prvním bodě vidíte, že v minulém volebním období se opravdu některé věci byť nebyly dokončeny, protože účinnosti nabudou až v tomto volebním období, nebo respektive nabyly tak byly ale připraveny.

Cílem projektu digitalizace stavebního řízení a územního plánování je vybudování efektivního a funkčního digitálního systému, který usnadní, jak jsem zmínil, proces všem účastníkům stavebního řízení. Co je důležité říci, je, že většina předpokládaných finančních projektů digitalizace stavebního řízení a územního plánování bude financována z fondů Evropské unie, a to je důležité. Navazující implementace rekodifikace stavebního práva předpokládá financování z nového fondu Facility pro obnovu a odolnost. V současné době probíhají realizační práce v oblasti digitalizace stavebního řízení a územního plánování. Připravovalo se a věřím, že už je připraveno, možná i spuštěno několik veřejných zakázek na pořízení IT systému, jenž umožní v maximální míře digitalizovat celý proces stavebního řízení a územního plánování. Celkem se očekává, a teď mě možná pan ministr opraví nebo doplní, několik velkých IT zakázek.

Integrační platforma stavebního řízení a Portál stavebníka, Informační systém evidence územních a stavebních řízení a jiných postupů, Informační systém evidence elektronických dokumentací, Národní geoportál územního plánování, Informační systém stavebního řízení a Informační systém digitální mapy veřejné správy.